Co se týká připomínek, které tady říkal pan kolega poslanec Stanjura, musíme si to rozdělit.

Takže si myslím, že řada věcí byla pouze formulační, to chci trošku obhajovat ministerstvo. Na druhou stranu i já jsem do toho vnesl jakýsi podnikatelský duch. Takže to, že jsme se snažili vyhovět i řadě opozičních návrhů, to tady právě v tomto je. Takže to je jenom na doplnění. Děkuji. Teď paní ministryně. Děkuji za slovo, pane předsedající. Nejdřív reakce na vystoupení pana poslance Juránka. Ano, zástupce Komory pojišťovacích zprostředkovatelů se dostavil na rozpočtový výbor a vlastně měl tam určitý návrh v tom směru, aby registr vedl privátní subjekt.

Nemám informace o tom, že by Česká národní banka měla požadavek na navýšení počtu úředníků.

A těch pozměňovacích návrhů, kterých, jak řekl pan předseda Stanjura, je 86, tak 20 je věcných, což je kompromisem kompromisem toho, abychom vlastně dosáhli nějakého možného posunu a dostali se až sem, do třetího čtení, a jak doufám, i ke schválení tohoto návrhu. Takže tolik pro vysvětlení. Ty jsou kompromisem, zbytek jsou spíše zpřesnění a technické věci. Ještě fakticky pan poslanec Juránek. Rád bych fakticky zareagoval na dvě záležitosti. Jedna je právě o těch profesních komorách.

To znamená, určitě tam pracovní náročnost vzniká, a proto je zapotřebí hledat tuto věc a ta komora by to jako taková vyřešila.

To bylo poslední vystoupení v rozpravě. Pokud nejsou další přihlášky, rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Nebo paní ministryně? Závěrečná slova nejsou. Prosím pana zpravodaje, aby nám navrhl postup hlasování, to znamená proceduru.

Zaprvé, hlasování... Prosím o klid ve sněmovně.

Dále bod tři B1 pozměňovací návrh, který je alternativní k A39, budeli B1 přijat, A39 je tím pádem už passé a nehlasovatelný.

Všechny tyto návrhy udělat jedním hlasováním. Já mám pocit, že jsou tady ještě další pozměňovací návrhy. Dobře, tak přečtu celou proceduru.

Pokud bude hlasován B1, tak vlastně je passé. A55 lze hlasovat pouze v nepřijetí B2. A69 lze hlasovat pouze v nepřijetí B6. Jedním hlasováním.